Já jsem opravdu myslím ten poslední, kdo by kritizoval podporu udržení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené paní ministryně, omlouvám se, vážené kolegyně, kolegové, zaznívá tady na tento návrh i celkem hodně chvály, jak jsem zaznamenala v předchozích příspěvcích. Paní ministryně tehdy slibovala, jak to bude rychlé, jak je potřeba zareagovat na pandemickou situaci a krizi, kterou způsobuje firmám, a máme z toho tedy roční anabázi, která, když si ji vezmeme jeden měsíc za druhým, dost často připomínala skutečně až neuvěřitelnou rošádu různých změn a debat, které nevedly prakticky k výsledku. Ale konečně tedy budeme hlasovat finálně.

Zvýšit si kvalifikaci je vždy skvělou výhodou na pracovním trhu pro další uplatnění, ale samozřejmě je to důležité jak pro zaměstnavatele, tak pro celou ekonomiku a celou společnost.

Takže to je věc, kterou určitě považuji za jednu z těch, která tady ještě nezazněla, ale měla by být určitě naším cílem.

A protože transformace ekonomiky je něco, co se musí podporovat i ze strany zákonů, tak tady přesně souhlasím s tím, že náš rigidní pracovní trh, respektive pracovní právo, které opravdu není flexibilní a kdo si namlouvá, že je, tak prostě tu realitu odmítá vidět můžeme podpořit jedním pozměňovacím návrhem, který předkládám.

Pokud podpoříte pozměňovací návrh, který předkládám, je tam pod písmenem I, tak je možnost, aby zaměstnanci, který již nebude mít uplatnění v dané firmě u daného zaměstnavatele, bylo poskytnuto vyšší odstupné, než mu náleží dnes ze zákona.

A stále takové samozřejmě jsou.